Ví se, kdy zasedá parlament.

Bude tam zase značná chybovost, protože spousta lidí bydlí v družstevním vlastnictví. Prosím, abyste rozpustili diskusní kroužky a abyste se usadili.

Týká se to rovněž tak prostě těch, co budou na venkově.

Pak další část je, že toto žádné transparentnosti nepřispěje.

Takže se domnívám, že skutečně ten pozměňovací návrh A27 je namístě. Ústavněprávní výbor ho při prvním projednání podpořil. Prosím vás, abyste se nad tím zamysleli a tento návrh promysleli.

Bude to ovlivněno osobností budoucího ministra spravedlnosti.

Smyslu kontroly bude dosaženo, protože orgány činné v trestním řízení nebo finanční úřady se na to dostanou. Ale prostě není možné... Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Vondráček.